Zákon prošel prvním čtením, prošel druhým čtením, diskusí na sociálním výboru. Pracovníci na jednání sociálního výboru pokyvovali, říkali, hm, hm, je to vážný problém, a nechali to celé dojít až do hlasování ve třetím čtení s tím, aby dnes slavnostně paní ministryně oznámila, že tento problém se nemusí řešit prostřednictvím změny zákona a že to je věc, která se může řešit nějakou podzákonnou normou, jak jsem to pochopil, a z tohoto důvodu sice nápad a problém existuje, nápad na jeho řešení je dobrý, nicméně bylo to vyřešeno podzákonnou normou. Přestože pravděpodobně ten hlavní důvod, to znamená ten důvod vhodný zřetele, byl tou podzákonnou normou vyřešen, jak jsme si vyslechli, tak poslanecký klub Občanské demokratické strany bude tento senátní návrh podporovat. Děkuji za slovo.

Paní poslankyně, ještě chviličku. Myslím si, že by to bylo velmi vhodné. Máte slovo. Děkuji. Vážený pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, jenom dvě krátké poznámky. Zaprvé, velmi a velmi si vážím a vážíme jako sociální demokraté práce pana již bohužel zesnulého senátora Plačka. Byl to skutečně člověk, který se vždycky snažil pomoct těm nejpotřebnějším. A v oblasti sociální politiky, sociálních věcí nejenom že konkrétně profesně pracoval, ale také byl autorem mnoha a mnoha návrhů, které skutečně lidem pomohly, usnadnily jim život. Myslím si, že si zaslouží naši velkou úctu.

Má úplnou pravdu. My jsme v první chvíli byli všemi deseti pro, protože se nám zdálo skutečně nespravedlivé, že věci běhají jinak.

Proto znova říkám, přes úctu k navrhovatelům, panu senátorovi Plačkovi, ale samozřejmě i ostatním ze Senátu za klub sociální demokracie říkám, že tento návrh zákona nepodpoříme.

Dobré dopoledne, vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, milé kolegyně, vážení kolegové. My jsme to deklarovali už při projednávání v první i druhém čtení i při projednávání ve výboru.

Ještě k té historii dodám, že pan senátor Plaček měl tento záměr v hlavě už loni na podzim, kdy jsem v Senátu obhajoval tehdejší svůj poslanecký návrh zákona právě o novele tohoto předmětného zákona, kdy jsme zvyšovali příspěvek na mobilitu, a byla tam i některé další opatření. Nakonec ten zákon byl úspěšně schválen. A už tehdy pan senátor Plaček o tomto problému hovořil. Přesto ze strany MPSV nedošlo k jeho vyřešení, a proto jsme všichni přivítali, že pan senátor Plaček tento senátní návrh podal. Nicméně jsme přesvědčeni o tom, že vždycky je mnohem lepší, pokud je tato záležitost vyřešena přímo v zákoně.

Skutečně si myslím, že si pan senátor Plaček bez rozdílu politických dresů zaslouží naši úctu a hold, protože to skutečně byl člověk, který se na poli sociální a zdravotní politiky vždycky projevoval jako ten, který se snaží pomoci slabším. Takže i za náš politický klub mu vyjadřujeme úctu a hold.

Dobrý den.

Tato právní úprava byla skutečně nespravedlivá.

V tom je ten rozdíl.

Pan předkladatel poukazoval na to, že ačkoli současná právní úprava připouští i výplatu příspěvku osobám, které jsou v pobytových zařízeních, tak že ve skutečnosti se tomu tak neděje.

Jsem proto velmi ráda, že tady vystoupila paní ministryně, mluvila tady o instrukci a o tom, že se to zlepší, že ta metodika pro všechny kraje bude stejná a že všichni ti, kteří tu potřebu se dopravovat mají a prokážou, tak že jim příspěvek na mobilitu bude vyplácen. A za náš poslanecký klub sděluji, že budeme pro zamítnutí návrhu.